Já si myslím, že vedle restrikce existuje vždycky i možnost motivace, a byť je to složitější úkol než připravovat restriktivní daňové zákony, tak by mělo být úlohou Ministerstva financí, respektive ekonomických ministrů, přicházet s takovými návrhy, které budou vytvářet u nás v České republice takové ekonomické prostředí, které bude motivovat stávající zahraniční podnikatelské subjekty, aby co nejvíc investic reinvestovali v České republice a neodváděli je zpět do České republiky. Vím, že je to úkol mnohem náročnější, vím, že výsledky nejsou vidět ze dne na den nebo z roku na rok, nicméně pokud budeme chtít udržet v České republice více, větší podíl těch zisků, které tu zahraniční korporace realizují, tak si myslím, že jinou cestou než větší motivací, vytvářením dalších investičních příležitostí, liberalizací naší ekonomiky to nepůjde. Koneckonců je možná i ta debata právě

Děkuji za slovo.

Ale primárně z toho celkového nadhledu mně šlo o tu otázku, aby ta platforma danila zisk, který vytvoří z peněz, které získá v České republice.

A to považuji za ten velký problém.

My potřebujeme, aby oni z toho zisku, co mají v České republice, platili daně v České republice a my abychom z toho mohli udržet státní rozpočet a důchodový systém v provozu.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi pronést také pár slov k tomuto zákonu, byť se necítím povolán a sociální oblast není mým oborem, přesto v rámci omluvy kolegyně Aulické Jírovcové mi dovolte, abych tady řekl také stanovisko klubu KSČM k této problematice. Musíme říci, že my tento návrh podpoříme. Pokud, kolegové, kolegyně, diskutujete jiné téma, než je téma novely zákona o důchodovém pojištění, prosím v předsálí a nechte jednotlivé poslance a poslankyně hovořit v důstojném prostředí. Děkuji. Čili v prvé řadě chci říci, že klub KSČM tento návrh podpoří, byť musím říci, že jej považujeme, řekněme, jako dílčí. Dílčí zlepšení situace našich důchodců. Já si myslím, že zde není nikdo, kdo by byl ochoten připustit, že důchodci si žijí nad nějaký svůj standard a že si nezaslouží přidat. Proto také považujeme to zvýšení, které je navrhováno z devíti na deset procent průměrné mzdy zde upozorňuji: dosažené před dvěma lety, čili již určitě ne aktuální, a to zvýšení by mohlo být větší považujeme za určitý přínos pro naše důchodce, ale ne dostačující.

Jinými slovy, mnoho důchodců nedosahuje ani v té základní výši životního minima. A mnozí důchodci ani tohleto nedosahují a bohužel ani to zvýšení z devíti na deset procent pro mnohé nedosahuje úrovně tohoto životního minima. Považujeme to za dílčí ústupek důchodcům, ale určitě ne za poslední, a budeme se snažit, aby pevná část důchodu odpovídala té zákonné výši životního minima dosáhnout. Je to silně zjednodušení, ale asi víme, k čemu mířím. Hovoří se tady o té tisícikoruně ve věkové hranici 85 let plus. Kdyby tento návrh přišel před deseti lety, tak to je to řešení určitého srovnání tady těchto. Ale musíme si uvědomit, že byť se tady v tom návrhu hovoří o dvaceti letech, ono už to je více. A ta postižená skupina již je dneska 75 let a výše.

Tady ty nůžky, které jsou rozevřeny, zůstanou rozevřeny neustále pouze u té nejstarší skupiny a ta už není přímo závislá mnohdy na této dávce, protože již díky věku a zdravotnímu stavu pobírá i další příspěvky.